Jak byla připravována smlouva TTIP, tak bylo hovořeno o tom, že to jsou smlouvy nové generace, obchodní smlouvy nové generace mezi Evropskou unií a státy mimo Evropskou unii. Jinými slovy nám bylo říkáno, že tento typ smluv, který tady teď máme, bude standardem v mezinárodním obchodě mezi Evropskou unií. To by šlo pochopit a šlo by to vnímat.

Je to smlouva mezi Evropskou unií a Japonskem. Japonsko je docela významný obchodní partner Evropy na rozdíl od Kanady, tady upozorňuji, že ten náš společný obchod s Kanadou čítá pro Evropu 0,36 procenta, což je absolutně nepodstatné číslo.

Proč byl vypuštěn mezinárodní investiční tribunál, nebo jak to nazvat, dostanu se k tomu dále. Ten výbor, který má rozhodovat, smíšený výbor, proč v japonské smlouvě není?

Pokud by to měl být opravdu nový signál do světa obchodu, tak bych chápal, že jako významný partner s tím Japonskem jsme silní, tak se budeme snažit prosadit tu novou myšlenku, nový trend na směřování obchodu světového.

Je to určitý paradox, možná problém, možná tady vidím trávu růst, jak se říká, přesto mi to připadá docela zvláštní. A zase mířím k tomu, že marginální zájem pro obchod Evropy s Kanadou ale určitě není kanadský partner Spojené státy americké. A dlouhodobě jsme svědky docela výrazných americkoevropských přetahanic v rámci cel, v rámci obchodu, v rámci sporu a pronikání amerických koncernů a snahy změnit trošku evropské právo ve prospěch chápání amerického obchodního práva.

Je to paradox, ale je to tak. Čili tady se zavádí určitá nerovnost v právu. Proč nemůže stát žalovat firmu, že mu na jeho území působí škody, že nedodržuje zákony apod., investiční samozřejmě, teď nemyslím zákony třeba klasické. Je to problém s vymáháním práva.

A že vlastně ty smlouvy, které ta Evropa nabízí, jsou výhodné pro Evropu jako celek. Já jsem si dal tu práci a přečetl jsem si výhrady platné v Evropské unii. Výhrady jednotlivých členských států, které uplatňují k této dohodě. Je to docela zajímavé čtení, protože se dozvíte, jak který stát si chrání své území a jak vlastně nedbá na to doporučení Evropské unie, které říká: My centrálně chráníme všechno, jako jednotlivé státy nemusíte.

A paradoxně míří do služeb, což považuji úplně za docela zajímavé, jako by na tom ministerstvu člověk, který zodpovídal tady za to, měl kontakty spíše na notáře, advokáty a vzdělávací instituce než třeba průmysl a další, protože ty výhrady jsou tam mířené hlavně do těchto oborů, ale dostanu se k nim blíže dále. Čili považuji to za docela zajímavé čtení, se kterým vás chci aspoň v krátkosti seznámit, protože ty výhrady jsou vlastně skoro nejširším materiálem, který ta CETA obsahuje.

My asi nepovažujeme za důležitou platnost dosavadních dvoustranných dohod, které máme a které by mohly být narušeny a které omezují nebo zpřístupní další fungování firem na českém území.